Já musím říct, že moje maminka je učitelka, moje sestra je učitelka, manžel mé sestry je učitel a dobře si uvědomuji, že museli absolvovat ne jednoduché vysokoškolské vzdělání, a že by si samozřejmě podle mého názoru jak moje maminka, tak moje sestra, tak manžel její sestry zasloužili vyšší platy. A věřte, že si vážím jakékoliv práce, ať už je to práce, která vyžaduje vysokoškolské vzdělání, ale vážím si velmi i lidí, kteří pracují rukama. Takže z mé strany to určitě nebylo podceňování těchto lidí. Nicméně my ekonomové pracujeme s průměrnými čísly, ono to ani jinak nejde. Tam mířila ta moje poznámka, nikoliv snad tam, abych urážel lidi, kteří třeba nemají vysokoškolské vzdělání.

S faktickou poznámkou omlouvám se paní ministryni budou nyní reagovat pan předseda Bělobrádek, po něm pan předseda vlády Babiš.

To bylo vše, co jsem chtěl říct. Děkuji, pane předsedo. Já jsem vás nazval korektně, takže ke mně se ta poznámka nemohla vztahovat. Nyní má slovo pan premiér. Prosím. Protože my musíme žádat, i když chceme jít na toaletu.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Chápu to jako procedurální návrh na to, abychom přerušili jednání na 15 minut. O tomto návrhu dám hlasovat bezprostředně.

Zahajuji hlasování. Je zde žádost o odhlášení. Takže toto hlasování prohlašuji za neplatné. Všechny vás odhlašuji. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami.

V tuto chvíli zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, budeme tedy pokračovat v rozpravě. S faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolím si konstatovat, že toto hlasování bylo absolutně unfair, mimo jakákoliv pravidla slušného chování. Pan premiér tady vystoupil a postěžoval si, jak rád by vyšel mezi ty demonstranty, ale nemůže, neb je mu jednacím řádem, pravidly našeho jednání, regulováno i jeho vlastní močení.

Oni by si tedy mnohem víc přáli, kdyby pan premiér šel ještě dál než mezi ně a už se nevracel.